Takže to je jedna věc.

Takže namísto toho, aby vláda v příslušné lhůtě vydala prováděcí nařízení, kterým byla povinna zvýšit procentuální výměru starobního důchodu o zákonem stanovenou výši, pokouší se o účelovou a zpětnou změnu zákona, dle něhož má při tomto zvýšení důchodů postupovat, a to brutálním snížením zvýšení procentní výměry ze zákonem stanovených 11,5 % na 2,3 % a 400 korun.

Takže tento člověk se neumí chovat a samozřejmě já si to nenechám líbit. Takže jenom pro vysvětlení jako, jak se do lesa volá, tak se z něj také ozývá.

Takže asi takhle ještě k tomu ministrovi Jurečkovi.

Mě zajímají politické kroky.

Tím návrhem vlády...

Co tím vláda vlastně říká, jaký tím vysílá signál?

To je neuvěřitelný. A také vláda argumentuje hlavně tím, že zákonné zvýšení valorizace by zvýšilo schodek rozpočtu a státní dluh.

To z toho vyplývá. To vyplývá z toho vašeho návrhu.

Vaše diletantství, vaše priority, kdy rozdáváte desítky miliard do ciziny, místo abyste se postarali o naše potřebné občany.

A takové položky jako ty politické neziskovky a další jsou pro vás posvátnou krávou. Styďte se! Opakuji, důchodcům už nárok na valorizaci dle platných zákonných pravidel vznikl.

Tato mince má přece dvě strany, přičemž tou základní a primární a nejdůležitější je růst inflace. Ale teď bych se ještě krátce vrátil k Ministerstvu práce a sociální věcí.

Tak samozřejmě důvodem je to, že nevíte, která bije, to je jasné.